A taky jsme se vrátili do Evropy.

Že my budeme rozhodovat, naše firmy, instituce, školy, my budeme rozhodovat, kdo bude v naší zemi pracovat a kdo tady bude žít. A zrušili jsme ty nesmyslné kvóty, a za půl roku, tak jak jsem to slíbil. Takže my jsme dnes v pozici respektovaných účastníků všech jednání na úrovni nejvyššího vedení Evropské unie. Mohl bych uvést řadu příkladů, kde hájíme naše národní zájmy.

Máme vládního zmocněnce, který má podporu vlády, podporu premiéra, a je to skvělé, protože my samozřejmě jsme trošku zaspali dobu v digitalizaci.

Já tomu rozumím.

Takže otázka je, kam ještě se dá klesnout. Vláda je dnes vystavena tlaku těch politických sil, které pořád nejsou ochotny se smířit s výsledky demokratických voleb. Oni by chtěli jiný volební výsledek. Já tomu rozumím. A ti, kteří prohráli volby, radši chtějí uvrhnout naši zemi do hluboké politické krize bez jasného řešení. Já nevím, jaký je plán. Když samozřejmě ta strategie, já tomu rozumím, co říká opozice.

Někdo může položit květiny k památku a někdo jiný nemůže? Uvědomují si ti politici, kteří takové jednání schvalují, že tím znovu rozdělují společnost na ty, co mohou cokoliv, protože jsou majiteli jakési vyšší pravdy, a na druhé straně pak stojí ti, kteří jsou ze společnosti vyháněni, kteří jsou méněcenní? Fakt chceme takovou společnost? A já za sebe říkám, nechci společnost, kde pár vyvolených může cokoliv a většina nemůže nic! Dokonce ani hlasovat ve volbách snad. Proto budu bojovat ze všech sil proti rozdělování. Proti rozdělování naší společnosti. My se musíme spojit. Takže já jsem přesvědčen, že rozumní lidé to podpoří. Děkuji všem. Proto za této situace nemám důvod odstupovat.

Děkuji.

Připraví se tedy potom pan místopředseda Okamura a poté pan místopředseda Filip. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, občané, kvalita života a demokracie není žebříček úspěšnosti firem. V čele vlády by měl stát etický, morální a slušný člověk, který má kredit i před svými politickými oponenty. Já takového člověka v čele současné vlády při nejlepší vůli prostě nevidím. Z pohledu občana České republiky volby nevyhrává pouze ten, kdo má po sečtení největší procentuální podíl odevzdaných hlasů, ale ten, kdo dokáže sestavit funkční a stabilní vládu. Vládu, která posouvá Českou republiku dál. Vládu, která zdravě soutěží s opozicí. Taková vláda se prostě nemusí bez ustání bát svého pádu. Tato vláda taková ovšem není. Rozdíl mezi tím, co vláda na jedné straně říká, a co ve skutečnosti dělá, je skutečně obrovský. Pro vyslovení nedůvěry existuje celá řada důvodů. Část z nich se jistě týká zásadních střetů zájmů, skandálů a afér okolo osoby premiéra a dalších. Podívejme se však na práci této vlády jako celku. V naší zemi žije mnoho schopných, chytrých a šikovných lidí. Přesto mají lidé oprávněné obavy jak ze současnosti, tak i z budoucnosti. Jako kdyby se ta naše země zadrhávala, místo aby uvolňovala tolik potřebný potenciál, životodárný potenciál lidské svobody a tvořivosti. Máme zastaralé školství a vzdělávací systém, který vychovává lidi spíše k poslušnému opakování než ke kreativitě a kritickému myšlení. To je naprosto zásadní problém, který dle našeho názoru vláda ANO, sociálních demokratů s podporou komunistů nikdy řešit nebude, protože to není v zájmu jejích představitelů. Přidání pedagogům, i když se tak nestalo dle slibovaného scénáře, je jistě pozitivním krokem. Otevření školství a celkové zatraktivnění práce pedagogických pracovníků se však nekoná. Nová energie tak naše školství opět nečeká. Neméně zastaralou máme i veřejnou státní správu a úřady, které jsou vzhledem k nastaveným pravidlům občanům spíše nepřátelské, než aby pro ně vykonávaly služby, za něž je občané platí. Vize digitálního Česka nemá oporu v rozpočtu v roce 2019. Takže na tolik potřebnou revoluci ve veřejné správě nezbývá vládě, která řeší sebe, své problémy a PR, čas ani finance.